Pak by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu po písmenem E4 pan poslanec Kalousek, změna rozsahu bonusového období. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem E4 již nebude hlasovat. Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana poslance Stanjury, což je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2 nebo F, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem G, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2, J, K a N.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem J, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem K a N.

Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem M pan poslanec Stanjura, osvobození dotace od daně z příjmů.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem Q pana poslance Ferjenčíka rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance, kompromisní znění.

Pak by se mělo hlasovat o zákonu jako celku a čeká nás pak tuším pět nebo šest doprovodných usnesení. Předpokládám, že již máte proceduru všichni rozdanou.

Máte slovo, pane předsedo.

Ty návrhy se nevylučují, ty se doplňují.

A nemusíme se dohadovat o tom, jestli něco hlasovatelné je, nebo není.

A mám prosbu.

Je to sice formalita, ale formalita důležitá.